Já to chápu, ale jestliže chceme, aby tam byla odbornost, aby tam byla profesionalita, tak musí být ten systém nějakým způsobem nastaven, a proto po nás Evropská komise samozřejmě chtěla, aby odpolitizování a odbornost tam byla.

A pouze ještě technická informace.